Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane vicepremiére, než zahájíme 97. schůzi Poslanecké sněmovny, mám pro vás několik informací technického rázu k průběhu. Tu formálně ukončíme, nemá už na pořadu žádný bod. A deset minut po této formálně ukončené schůzi bychom pokračovali v přerušené 91. schůzi a budeme se věnovat zbývajícím bodům jejího schváleného pořadu. Není možné měnit jejich pořad. Teď abych zaznamenal vaši účast, tak jsem vás všechny odhlásil.

Nyní bychom na úvod přistoupili k volbě ověřovatelů.

Již máme kvorum pro hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené osoby ověřovatelů. Kdo je proti?

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Kdo je pro navržený pořad schůze?

Pořad schůze byl schválen.

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo, pane vicepremiére.

Ale bylo by dobře, aby orgány činné v trestním řízení to vyšetřily na všechny strany.

A k tomu setkání potřebujeme souhlas koho? Pana premiéra, nebo předsedy hnutí, nebo ministra vnitra, nebo předsedy Sněmovny? Já nevím.